Možná že někdo řekne, že ten slib v programovém prohlášení vlády odpovídá těm 10 %, ale já bych zde ještě konstatovala, že OECD doporučuje, aby plat učitelů činil 55 tis. korun.

činí 80 % průměrného platu ve veřejné správě a službách a 65 % v soukromé sféře, což je tedy málo.

Jestliže říkáme, že chybí 2 tis. učitelů, jak to zjistilo Ministerstvo školství, a že do pěti let má chybět 11 tis. učitelů, tak navýšení platů a takovýto benefit by mohl přilákat nové studenty pedagogických fakult a zaručit, že skutečně nastoupí do základních škol. Také je třeba konstatovat, že 100 % populace projde rukama našich učitelů a učitelek. Vychovávají budoucí generace, čili je potřeba, aby tito lidé byli opravdu kvalitní. Je pravdou, že platy jako takové nejsou investicí v pravém slova smyslu, ale navyšování platů učitelů může být investicí do budoucnosti, a tak jak konstatuje vždy můj kolega Farský, dálnicí k prosperitě České republiky. Tak tedy doufám, že ve třetím čtení podpoříte buď náš návrh, nebo jiný z návrhů, které zde v Poslanecké sněmovně budou.

Všechny tyto čtyři pozměňovací návrhy se týkají rekonstrukce a navýšení kapacit mateřských a základních škol.

Odůvodnění, proč navyšujeme finanční prostředky do čtyř dotačních titulů, ať už na mateřské, či základní školy, je následující. Léta upozorňujeme na to, že v oblasti mateřských a základních škol je obrovský nedostatek.

Možná si vzpomínáte na rok 2013, kdy se nám podařilo prosadit dotační titul na Ministerstvu financí na zvýšení kapacity základních škol v okolí velkých měst. Ten dotační titul měl opravdu velký úspěch a zajistil, že desetitisíce dětí mají kam chodit do školy. Bohužel dotační titul na Ministerstvu financí končí a nebude již v příštím roce vyhlášen s tím, že se bude provádět analýza.

My takové analýzy máme a myslím, že s kolegy z jiných stran se o to velmi zajímáme a navštěvujeme starosty a ty částky jdou opravdu do miliard korun.

Měl velký úspěch a bylo by dobré, kdyby mohl pokračovat, protože když se podíváte do okolí právě velkých měst, kde byly postaveny velké školy, tak informace jsou následující. V těchto velkých nových školách nejsou místa pro děti z jiných obcí a tyto obce také musí stavět nové školy, prostě to je realita.

Další dotační titul, který také navyšujeme, je na Ministerstvu pro místní rozvoj a navyšujeme ho o 300 mil. korun do titulu rekonstrukce a přestavba veřejných budov. O 300 mil. korun s tím, že je potřeba dát peníze, protože v tomto dotačním titulu budou financovány v příštím roce pouze žádosti, které již byly vyhodnoceny a podány, a nové žádosti nebudou uspokojeny. No a vraťme se k těm mateřským školám. Jak jsem zaznamenala, tak pan premiér na svém profilu a i dnes na tiskové konferenci zmínil, že byl v jedné z mateřských škol v Praze a že se tam dozvěděl, že je nedostatek míst v mateřských školách, a že jsou tedy rodiče nespokojeni.